A to jsou ty dopady na naše lidi. A my se musíme tomu bránit.

V Asii není žádný problém. Za českého předsednictví, za vašeho předsednictví, pane premiére, které je jednou za třináct let, ta dohoda je katastrofální.

Sociálněklimatický. A průmysl bude postupně přicházet o povolenky zdarma. A samozřejmě je tu riziko, že některé fabriky odejdou. Odejdou do Asie nebo do Spojených států.

Udělalo to Španělsko, proto mají nejnižší inflaci.

Ale bylo to za nás. A tam je ten boj boj za české zájmy.

A samozřejmě je to špatně. Titulek je: Evropská komise nás podrazila.

Evropská komise nedávno ke všeobecnému zděšení představila novou regulaci automobilů, známou jako Euro 7.

Evropská komise nás podrazila.

Když ji pak loni v listopadu zveřejnil, bylo to všechno jiné, jenom ne light verze. Návrh je velmi tvrdý, může mít dalekosáhlé důsledky, ne někdy za deset let, ale prakticky okamžitě. Je to útok na automobilitu jako takovou.

Přece není možné, aby Hubáčková si tam dělala, co chtěla.

Deal musíme dělat ve dveřích a nenechat dveře zaklapnout dřív, než dostaneme protihodnotu. Změnu tedy tlačí Evropská komise?

Ty problémy jsou trojího typu.

Všechno se hází do jednoho pytle, což je nesmysl, a působí to potíže.

Pomocí různých softwarových zařízení, která by se musela instalovat do aut.

A to v podstatě hned. Automobilky tím otevřeně vyhrožují, protože vzniklé náklady nejsou schopny schovat do marží. U aut vyšší kategorie typu Škoda Kodiaq, které stojí přes milion, jsou schopny to schovat, protože zákazník tam až tak nehledí na to, jestli zaplatí o 100 000 víc.